Ale potvrdila to i televize Nova, když jste vystupoval, tuším, v sobotu v hlavním vysílacím čase v Televizních novinách, tak tam řekl moderátor, že jste byl několikrát opakovaně na toto téma zván a že jste vždycky odmítl. Takže bojíte se, nemáte co říct, to je to podstatné. Takže já si dovolím, milý pane ministře, navrhnout a všichni přítomní další bod a zařadit ho jako bod číslo 2 dnešního jednacího dne, a to je Výzva k rezignaci ministra Válka.

Děkuji.

V tak závažné situaci, jako je nedostatek léků a jako je problém s léky a ten je a je celosvětový, je celoevropský a pokud ho nevyřešíme v rámci celé Evropy, nejsme schopni ho vyřešit v jednotlivých zemích. Ten problém celoevropský je a já ho celoevropsky řeším.

Prostě nemohl bych se jako lékař podívat sám sobě do očí, pokud by nějaký pacient byl ohrožen na životě proto, že lék, který je pro jeho život nezbytný, není. Prostě tak to je, je jedno, kdo si o tom co myslíte, ale takto to je.

Přeji hezké odpoledne, kolegové, kolegyně. Nyní je připravena a přihlášena paní poslankyně Pokorná Jermanová, připraví se pan poslanec Síla. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych chtěla požádat o zařazení bodu, který se týká prodeje státního majetku, a to konkrétně zámku Štiřín.

Bohužel, bližší konkrétní informace jsme se nedozvěděli. V současné době, jak jsem již zmiňovala, záměr prodeje ministerstvo muselo uveřejnit, aby tak dostálo své povinnosti, bohužel učinilo tak velmi nenápadně a ve velmi strohé formě. Nicméně jsem přesvědčena, že prodej takovéhoto státního majetku stojí nebo by stálo za mnohem větší pozornost, obzvláště když se ve veřejném prostoru objevují informace o tom, že kupující je již dopředu známý.

Mělo by být proto známo, zda je prodej skutečně potřebný, a také jakou formou bude probíhat.

Byl vždy lukrativním zbožím.

Rozhodně se o něm nedá říci, že by byl zanedbaný.

Kromě toho je to příhodné místo pro kongresy, setkání nebo školení.

Samozřejmě zastánci prodeje argumentují ohranou písničkou o energetické náročnosti a malé obsazenosti. To je však otázka managementu a správy majetku. Mě by zajímala reálná ekonomická kalkulace bez obecných frází. Troufám si tvrdit, že pro nového majitele bude bezpochyby zajímavou investicí. Nejsem si jista, zda však bude jeho prodej lukrativní i pro stát.

Určitě by bylo dobré vědět, jaký další majetek státu chce vláda zpeněžit a co všechno zmizí z majetku státu pod pláštíkem nepotřebnosti. Myslím, že v době, než se prodej rozjede do nezvratitelné fáze, je potřeba tuto transakci vyargumentovat a prodiskutovat i na půdě Poslanecké sněmovny. Jak už jsem řekla, právě z tohoto důvodu by se mělo postupovat transparentně, a nikoliv doufat, že si toho nikdo nevšimne.